Správní radu kromě pěti členů za stát volí jen takzvaní volitelé jmenovaní majoritními plátci pojistného, reálně tedy velkými podniky v zákoně označovanými jako významní zaměstnavatelé a významní zástupci odborových organizací těchto podniků. Občané pojištěnci však o právo volit i být voleni prakticky přišli. Je tedy zřejmé, že správní rady zaměstnaneckých pojišťoven nezastupují pojištěnce a nenesou vůči nim ani vůči systému zdravotního pojištění žádnou odpovědnost politickou ani právní.

A Ministerstvo zdravotnictví zastávalo vždy právní názor, že správními radami schválené fúzi již nemá možnost efektivně zabránit a musí vydat kladné rozhodnutí o sloučení. Předložený návrh je proto řešením bezpečnostním. Lze s úspěchem pochybovat, že by byl nějak porušen veřejný zájem, pokud do zpracování komplexní novelizace zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách budou fúze znemožněny, a počet pojišťoven tak bude do doby komplexního řešení stabilizován. Navrhované řešení je v zájmu plurality systému zdravotního pojištění i v zájmu pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se zodpovědně snaží zajistit pro své pojištěnce dostupnost kvalitních zdravotních služeb.

Současná praxe vydávání úhradových vyhlášek v samotném závěru kalendářního roku je neúnosná a způsobuje odklad schvalování zdravotně pojistných plánů do účetních období následujícího roku a následně uzavírání úhradových dodatků s poskytovateli zdravotní péče až v průběhu kalendářního roku se zpětnou účinností.

Je naprosto nezbytné předcházet situacím, že zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven jsou v mnoha případech připraveny v předstihu. Výsledné znění úhradové vyhlášky je však mnohdy odlišné od parametrů, které zdravotní pojišťovny dostaly od Ministerstva zdravotnictví v návrhu vyhlášky. To vyvolává problémy finanční udržitelnosti zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven již schválených správními a dozorčími radami. Z těchto důvodů se navrhuje celé řízení i vydání vyhlášky zkrátit o dva měsíce. Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A ještě jednou požádám sněmovnu o klid, aby bylo možné podrobnou rozpravu dokončit...

Je to prakticky variantní návrh. Jeden byl podán panem poslancem Vyzulou, druhý panem kolegou Hovorkou a třetí je můj. Jinak je tam řádné zdůvodnění a pozměňovací návrh je velice krátký. Děkuji. Děkuji. Jde tedy o číslo sněmovního dokumentu, abychom byli úplně přesní podle jednacího řádu, kde když říkáte čísla, abychom si to nepletli se sněmovními tisky. Prosím, nyní paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Předchozí právní úprava, především vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresivních náhradách, tuto možnost měla a potom byla zrušena, takže je třeba znovu zavést možnost snížení či prominutí regresivní náhrady občanům či snížení regresivní náhrady organizacím. Já bych byla ráda, kdyby se tato úprava znovu vrátila, už z důvodů, které se týkají třeba pojištěnců v souvislosti s majetkovými nebo rodinnými poměry. Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se přihlásil k pozměňujícímu návrhu, který je veden v systému jako sněmovní dokument 2263.

Toto schéma je v souladu s odbornými doporučeními. Alternativní očkovací schéma dvěma dávkami očkovací látky do sedmého měsíce věku pojištěnce, které je také uvedené ve schváleném souhrnu údajů o přípravku, dostatečným způsobem nezohledňuje skutečnost, že proočkovanost kojenců a dětí v České republice je nižší než úroveň, která by umožňovala aplikaci tohoto schématu. Navrhuje se tedy vypustit novelizační bod, který upravuje podmínky úhrady očkování proti pneumokokové infekci odkazem na Státním ústavem pro kontrolu léčiv schválený souhrn údajů, neboť existují obavy, že by v případě neadekvátního výkladu nově navrhovaného znění dotčeného ustanovení zdravotními pojišťovnami, to je hrazení pouze v podmínkách České republiky nedostatečného dvoudávkového alternativního schématu, mohla tato změna vést ke zvýšení nemocnosti způsobené pneumokokovými infekcemi, k těžšímu průběhu těchto onemocnění a potenciálnímu zvýšení úmrtnosti, a to ve skupině kojenců a velmi malých dětí. Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pane ministře, ano. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já to asi za dvě minuty nestihnu, ale cítím povinnost aspoň vyjádřit ta základní stanoviska. První byly pozměňovací návrhy pana profesora Vyzuly, které byly vlastně identické s těmi, které zamítl zdravotní výbor a které bych charakterizovat podobně jako paní poslankyně Marková, totiž směřující k zásadnímu oslabení role Ministerstva zdravotnictví a posílení role Ministerstva financí.